Prelazimo na sljedeće iznošenje stajališta, u ime Kluba zastupnika HNS-a, poštovani kolega Stjepan Čuraj, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, ja kao što sam najavio svaki tjedan ću podsjećati, da vidim sada da je najavljeno da od idućeg tjedna će biti u drugom čitanju Zakon o državnim službenicima, pokušat ću pretražiti, ali koliko sam ja vidio na Vladi da nisu prihvaćene ovaj, nisu prihvaćeni prijedlozi iz prvog čitanja, a prijedlog je bio konkretan da se već u ovim zakonskim izmjenama uvede sustav, da se promijeni sustav prijema u javnu i državnu službu. Prije svega radi se o modelu koji je uvelike već godinama postoji, radi, praktički unutar Europske komisije, EU, to je model gdje sva vrednovanja, ispitivanja, testiranja, za prijem u službu, radi neovisno tijelo. U Europskoj komisiji se odnosno ta ustanova se zove EPSO, kod nas pandan bi tome bio ili mogao biti Agencija za vanjsko vrednovanje obrazovanja koja provodi državnu maturu. Zato što upravo imamo i neki dan smo imali natpise u novinama što znači profesionalnost, stručnost, pa u krajnjoj liniji tajnost, a u konačnici ono što sve vodi do toga transparentnost provođenja i državne mature, a i sutra načina prijama u službu odnosno testiranja kao jednog od bitnih elemenata koji sudjeluju u odlučivanju pri zapošljavanju. Upravo bilo kakva pomisao da može doći do kompromitacije testova, pitanja je nešto što je, ne samo medijski, nego upravo i kazneno pravno gonjeno, financijski se ponovo tiskaju ti testovi i to nam govori o ozbiljnosti načina i provođenja mature, a i sutra, nadam se, prijema u službu. Šta to znači? Jedinstvena rang lista po pojedinim područjima. Ako govorimo o pravnim, ekonomskim, određenim tehničkim itd., u svim područjima na koje se raspisuju natječaji unutar državne i javne službe gdje se stvara jedinstvena rang lista, transparentna, koja je dobivena, kao što je to i u Europi, na temelju postupka odabira gdje se ocjenjuje analiziranje i rješavanje problema, komunikacija, usmenost na kvalitetu i rezultate, učenje i razvoj, određivanje prioriteta i organiziranje rada, itd. itd. + standardni testovi. Sigurno da se tu može onda puno bolje isfiltrirati, puno bolje dobiti rezultati, a u krajnjoj liniji napraviti ono što je mislim svima nama cilj, transparentno, politički, neovisno vrednovanje, u krajnjoj liniji onda sutra i zapošljavanje i onda više nema apsolutno nikakve veze tko je pripadnik koje stranke, tko je komu tata, mama, bratić, sestrična, treće koljeno, prijatelj, poznanik, bilo što drugo, nego glavno vrednovanje na temelju pokazanog znanja i konkurencije koje si ti mjesto na listi. Ako od 4000 kandidata koji su se prijavili za rad u državnu ili javnu službu ste vi 281, pri raspisivanju natječaja se prijavite i ispred vas samo bude njih 5, vi ćete kao 6-ti konkurirati za taj posao. Naravno, to nije jedini kriterij, ali bi to morao biti osnovni i onaj najbitniji.

Slijedeći klub zastupnika će biti Neovisni za Hrvatsku u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Željko Glasnović. Poštovane kolege, kolegice, ja se nadam danas da ovaj govor neće biti prekinut, cenzuriran ko oni prije, koji se nekoliko puta dogodilo, ja mislim ne slučajno.

Ima neki ljudi ovde, recimo koji se još nisu izjasnili o ključnim temama, ali oni se mogu lako prepoznat, lako jer ne mogu oni citirat Bibliju i u isto vrijeme hvalit desetog najvećeg ubojicu u povijesti, to je ključna stvar. Ja bi pohvalio danas ove Hrvate iz Canberre, bila je danas ova jedna video konferencija na skypeu sa njima, oni se još brinu ovdje da mi izgradimo jednu pravednu hrvatsku državu gdje će sustav funkcionirat, gdje će se oni vraćat, na tom se radi, a to je tema za jedan drugi dan, oni su se uključili. Jutros je bila tema, koju non stop govorim tema i ta tabu riječ lustracija bolje dekomunizacija. Jutros sam njima govorio i bio je jedan australski novinar koji je napisao knjigu o kako je tamo Udba razorila živote i ove karijere i danas su ti ljudi ovde, a nikad nisam čuo od nekih mladih genetskih anarhista ovde riječ lustracija, čudno je to meni jer ja kad sam studirao povijest jedan engleski povjesničar rekao je ovo, kad studirate povijest prvo studirajte povjesničara, da meni prebacuju neke stvari, ja nemam nikakve prtljage iz bivšeg sustava niti društvenih stanova, niti poduzeća iz bivšeg sustava, pranje novca, pa nek se provjere njihove biografije i kad će govorit nešto o meni, bolje da to provjere i sa činjenicama. Puno će se stresa smanjit ako se ljudi bave činjenicama, a ne reklo kazalo. Jesu neki ljudi možda u ovom HS plaćeni od ruske obavještajne službe da spuštaju dezinformacije?

Imamo drugih ovih možda poremećaja koji su na duhovnoj razini, ja bi rekao opsjednuće, po tome ja bi ozbiljno radio kad govorimo o tim analizama, imate ljudi koji su plaćeni da usmjeravaju ove teme na forumima, web forumima. Imate puno ljudi koji su frustrirane neznalice, koje imaju naravno lažna, lažna ova, lažna imena tamo na internetu kao Maršal Tito, 666 i neke moralne nakaze i mislim da je najgori ovaj anti fjume anti fa i to nažalost Google je pristao da ljudi mogu imati te lažne profile zato jer imate zemalja gdje govor, nemate slobodu govora i možete stradat, možete završiti u zatvoru kao politički zatvorenik ili gore. Po tome, to su teme o kojima moramo raspravljat i tražite istinu, ali i sotona može citirat Sveto pismo, po tome moramo biti pažljivi.

čini, takva je percepcija vjerojatno i u javnosti, da se na saborske zastupnike ipak danas gleda kao drugorazredne političare. Prva, prva elita, prvi razred je u Vladi, počevši naravno od ministara, da ne spominjem premijera, državnih tajnika i nekako su čak i oni kad dolaze ovdje u HS, čast izuzecima, ali i oni se ponašaju nekako nadmeno, kad bi mi saborski zastupnici nešto rekli što možda nije, jer mi ovdje ne govorimo samo o stručnoj stvari, govorimo političke stvari, onda bi nam se podsmijavali i prema nama se odnosili kao prema neznalicama. Međutim, naše je da propitujemo i da pitamo, pa ja ću sad dati jedan primjer odnosa državne administracije prema građanima. Naime, poslao mi je jedan moj sumještan slijedeći mail, napisao ovako, evo jednog dokaza o izuzetnoj marljivosti javnog sektora. Moja korespondencija s Ministarstvom poljoprivrede i APPRRR-om Agencijom za poljoprivredu u nastavku je glasila ovako, on je poslao agenciji slijedeći e-mail: „Poštovani, molim vas informaciju da li je donijet i objavljen novi Pravilnik o upisu poljoprivrednih gospodarstava poljoprivrednika sukladno čl. 7. st. 6. odnosno čl. 50. Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, Narodne novine 29/18, a koji je trebao biti donijet u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.“ Nastavlja on dalje u svom pismu: „Ako se ne varam za predmetni Pravilnik je provedena javna e-rasprava…“ daje i link gdje je ta rasprava provedena “Međutim, nisam ga uspio pronaći na stranicama Ministarstva poljoprivrede, Agenciji za plaćanje u poljoprivredi i ribarstvu i ruralnom razvoju, niti na stranicama Narodnih novina, Službeni dio. S poštovanjem, Veselko Špoljar.“ Dakle, čovjek je pitao Agenciju za Pravilnik koji je, za zakon koji je donesen godinu dana prije, a Pravilnik je trebao biti donesen nakon 6 mj., to se nije dogodilo. Znate koji je odgovor agencije, samostalne službe za informativne i međunarodne poslove? Poštovani, navedeno još nije objavljeno, s poštovanjem. Kao da je on, oprostite na izrazu, malo ograničenih intelektualnih sposobnosti, pa upravo ih to pita zašto nije objavljen a oni konstatiraju sami o svom odgovoru da nije objavljeno. Ovo je jedan slučaj, naravno da građani svakodnevno nailaze na takvu tzv. šutnju u administraciji gdje im se ne želi pomoći, gdje se prema njima ponaša nadmeno, gdje se prema njima ponaša na taj način da oni zapravo se i boje nešto pitati, to nije dobro i to nije dobar rad institucija i onda kraju krajeva to nije dobar rad ni čitave državne uprave a pogotovo ako uzmemo u obzir razvoj poduzetništva i ono što poduzetnici traže od države da bude njihov servis državne uprave a to nam pokazuje i podaci koji govore da državna uprava u RH nije učinkovita. Dakle svi zajedno trebamo učiniti više da bi bili na službi građanima a ne samo da od građana ubiremo porez a da oni zauzvrat dobiju ništa ili vrlo malo i da našu djecu eto šaljemo na liječenje u Ameriku i tvrdimo kako je sve kod nas bajno i krasno.